To je poplašná zpráva.

Část mého kritického vystoupení už tady zmínil pan prezident. Tady to opravdu je špatné, to musím hodnotit velmi negativně. Vy tady celkem vágně píšete o tom, že je třeba začít stavět.

Už se pomalu blížím ke konci, ale ještě mi zbývá to moje oblíbené životní prostředí.

Co z toho bude, nikdo neví. Co to je ten lepší stav, to ví možná pan Babiš nebo pan Brabec, ale určitě to není to, k čemu naši přírodu opravdu tlačíte. Dámy a pánové, je tady další téma, které se týká sucha a boje se suchem. Pozorně jsem sledoval, co říkal pan Babiš, a zaznamenal jsem, že on zmínil potřebu budování nádrží.

Budu hlasovat proti návrhu. Co jiného ode mě můžete čekat než opoziční práci, tak abych se snažil zpochybňovat všechny aktivistické návrhy v oblasti ochrany životního prostředí, s kterými k nám bude přicházet pan ministr Brabec. Děkuji za pozornost. Já také děkuji. Než pozvu dalšího řečníka, tak se s přednostním právem přihlásil pan předseda Faltýnek.

Je tady žádost o odhlášení, tedy vás odhlásím. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Pro ty, kteří přicházejí do sálu, budeme hlasovat o tom, jestli budeme v jednání pokračovat dnes i po 21. a 24. hodině.

A hlasovali.

Kdo je proti?

Já vám děkuji a budeme pokračovat v rozpravě.